Myslím, že Česká republika se musí bránit dezinformacím, že to je naše povinnost, že to je i forma ochrany našich občanů. Nejsme v tom sami, dělá to většina zemí demokratického světa, některé rychleji, některé pomaleji, ale dělají to všechny.

Děkuji. A optám se paní poslankyně, máte zájem o doplňující dotaz?

Já vám, paní místopředsedkyně, děkuji za ten čas.

Nyní pan předseda vlády. Prosím. My žádnou jednu pravdu nemáme. My tu máme pluralitu názorů, máme tu demokratickou společnost, máme tu fungující demokracii, máme tu svobodu slova, máme tu nepřebernou škálu médií, ve kterých můžete vyjadřovat svůj názor, můžete si zakládat vlastní, můžete šířit svoje názory bez omezení, můžete tady hájit já neříkám, že jste hájila můžete tady hájit dezinformační weby Ruské federace beztrestně, takže tohle všechno je možné.

To je přece něco, co je naprosto logické, že v naší zemi nedovolíme.

Je to v souladu s naší legislativou, ale vyžaduje to určitou politickou odvahu, i řekněme pohled na právo takový, který vám řekne, že touto cestou je možné jít. Vláda se takového rozhodnutí v této situaci nebojí, já podporuji to svobodné rozhodnutí správce serveru a myslím si, že je to správná cesta, ale více se z toho odvozovat nedá.

Děkuji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych zahájil ústní interpelace, a vyzývám tímto pana poslance Jana Sílu, aby přednesl interpelaci na prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra pana Víta Rakušana a zahájil tím blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Děkuji za slovo. Má otázka zní, hned na začátku řeknu: Jak bude vláda řešit protiústavní likvidaci alternativních webů?

Musí být konstatován jednoznačný důvod o toto rozhodnutí a toto rozhodnutí musí být nezávislým orgánem přezkoumatelné.

Je to nedílnou součástí svobody slova, proto je nepřijatelné narušování šíření názorů, které nejsou v rozporu se zákonem.

Kdo nejde s námi, jde proti nám.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Samozřejmě je nutné dávat všem, kteří mají druhou dávku a více než pět měsíců od ní, třetí dávku. Nyní dostáváme na území jen to, co již bylo objednáno.